Děkuji, pane místopředsedo.

Znovu opakuji, jsem konzervativní politik a pro témata hodnotové politiky se nebudu rozhodovat podle veřejného mínění ani podle průzkumu, ať by byl od kohokoli. Ale k tomu, co jste tady zmiňoval, abychom se podívali na průzkumy například toho Medianu.